Přece máte příjmy, výdaje. To jste řekl xkrát.

To nepřipadá v úvahu, abyste to těsně po prezidentských volbách způsobem, jaký tady všichni známe, udělal. důchodová reforma, oslovte své souputníky, se kterými jste teď v pětikoalici, kteří co pro to udělali v době, kdy prostě měli na privatizačním účtu stovky miliard korun, které měli právě na tuto důchodovou reformu směřovat.

To je celé.

Můžeme ještě samozřejmě to říct několikrát, ale tak to nějak je. Děkuji za dodržení času.